Vážená paní ministryně, já o tom budu mluvit ještě ve svém projevu, na který trpělivě čekám. Jak vaše ministerstvo, tak pan zpravodaj, který je ze stejné strany, předřazují pozměňovací návrh D1 před mé návrhy N9 až N22 a to jsou klíčové návrhy pro digitalizaci. Pro digitalizaci územního plánování, které vychází opravdu z praxe. Ten, kdo psala ta stanoviska, viditelně plánovací praxi nezná, neví problémy plánování měst, neumí rozlišit, že socialistické sídliště vypadá jinak než klasická prvorepubliková výstavba. A to je problém.

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, milé kolegyně, milí kolegové, já chci reagovat na to, co vlastně je územní studie, co se od ní dá očekávat, jak územní studie vznikají a jaký mají smysl. Zákon, ten současný i ten budoucí, jim dává jasnou roli. Jsou součástí základní územně plánovací dokumentace a při vydávání stavebních povolení se k územním studiím přihlíží, s tím, že samozřejmě v okamžiku, kdy stavební úřad rozhoduje a má k dispozici registrovanou územní studii, tak logicky pro finální rozhodnutí má vycházet například z toho, jakým způsobem ona územní studie definuje veřejná prostranství. Územní studie vznikají zpravidla pro místa, která se uvažují v rozvojových plochách, v místech, kde územní plán uvádí základní regulaci. To patří územnímu plánu. Územní studie jde do větších podrobností a s příslušným odborným podkladem říká, nejenom jaká je výšková regulace, ale hovoří třeba i tom, jaký tvar ty budovy budou mít, jakou konkrétní podobu v tom území, v té rozvojové ploše, budou mít veřejná prostranství, kde povedou ulice, jak bude vypadat uliční čára a samozřejmě kde třeba budou místa separovaného odpadu. Tohle jsou ale pro rozvoj toho místa, pro jeho budoucí podobu, významné klíčové věci. Znovu zdůrazňuji, pokud vládní koalice říká, jak chce posílit samosprávy, a nedá prostor pro to, aby podmínkou územních studií byl právě souhlas zastupitelstva, tak už nikdy nemůže říct nic o tom, že by chtěla podporovat samosprávy. Děkuji vám. Pan poslanec Marek Výborný s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Já děkuji paní ministryni za to, že vystoupila.

Já mám pocit, že ten nástroj nemáte.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Nepochybně, to vůbec nezpochybňuji, ale současná praxe, na kterou reagujeme těmi návrhy, bohužel přinášela celou řadu vážných problémů, protože bylo možné registrovat územní studii, aniž by se k ní vůbec místní samospráva vyslovila.

Činí tak územní studie a vážným způsobem ovlivní budoucí podobu. Proto je důležité, aby to bylo nejenom předmětem projednání zastupitelstva, ale schválení. A je jasné, že to pořád zůstane jenom součástí základní územně plánovací dokumentace, ke které se přihlíží, ale bez souhlasu zastupitelstva dáváte prostor k tomu, aby se dál v tom území odehrávaly věci, které jsou třeba i v rozporu s názorem samosprávy, a dokonce i v rozporu s dobrou odbornou praxí.

V takovém případě, říká ten pozměňovací návrh, územní studie má sílu územního plánu.

Naprosto nepřijatelná věc! Děkuji. Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Tomáš Vymazal, který ale v tuto chvíli není přítomen, takže ho posouvám na konec přihlášených. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, vážené kolegyně a vážení kolegové.

Cituji z té tiskové zprávy:

Podle některých pozměňovacích návrhů, jejichž přijetí podpořila i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, se opět zvažuje převést část současné agendy z územních samosprávných celků na nový stavební úřad v režimu státní služby. Na úředníky a úřednice by čekala 10. platová třída, uznání zkoušek zvláštní odborné způsobilosti jako úřednických zkoušek.